Je možné v případě dohody převzít i další uzavřené jaderné elektrárny v Německu a ty provozovat.

Proto navrhujeme jednání s německými partnery, v první etapě s Bavorskem.

To lze řešit předáním počtu společně dohodnutých jaderných elektráren do vlastnictví a provozování České republiky.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si navrhnout nový bod na program dnešního jednání. Vyplývá z tiskové konference vlády o daňových změnách minulý týden.

To, čeho jsme byli svědkem například minulý týden, ale jen potvrzuje, že komunikace současné vlády je o mnoho horší a stále se zhoršuje. Abych se ale dostal k bodu, co chci říct a který chci navrhnout.

Dovoluji si tedy navrhnout nový bod na program dnešního jednání s názvem Útok vlády na živnostníky. V rámci plánu na zlepšení stavu veřejných financí a zajištění důstojných důchodů chce vláda získat více finančních prostředků od osob samostatně výdělečně činných, tedy od živnostníků. Ano, je pravda, že se sice nejedná o okamžité navýšení, ale o postupné, ale na faktu, že navýšení je neúměrně vysoké, to nic nemění, a že to bude znamenat velmi citelný zásah do fungování a do života těchto živnostníků. Pro ně to totiž bude znamenat ročně odvádět do systému tisíce korun navíc. Je až úsměvné, že ale ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS však před několika týdny i třeba pro týdeník Echo mluvil o tom, že na zvyšování odvodů živnostníků nikdo v rámci konsolidace nemyslí. Vládou navrhované zvýšení odvodů živnostníků ovšem zasáhne hlavně ty nízkopříjmové. Právě jako hon na malé podnikatele to označila i Asociace malých a středních podniků. Vláda jako by si neuvědomovala obrovskou důležitost živnostníků, malých i těch středních podnikatelů, tedy lidí, kteří nesou obrovská rizika. V porovnání se zaměstnanci například živnostníci nemají nárok na nemocenskou, na mateřskou dovolenou, nedostávají stravenky, nemohou získat ošetřovné na člena rodiny, nemají nárok na placenou dovolenou a tak dále. Nesou tedy podstatně větší riziko než zaměstnanci.